Nejdřív jsem si říkal, proč tento posudek pan ministr schovává, proč nám nepředloží něco, co za 200 tisíc korun nakoupil pro potřebu a podporu své argumentace. Když si ho projdete, tak to pochopíte velice rychle. Když narazíte na hrubky, když narazíte na prosté součtové chyby, pochopíte, že pan ministr tento materiál schovával celý rok. A když o něj žádali jednotliví aktivisté, tak jim ho odmítal předložit.

Už to nešlo vydržet. Na poslední chvíli je zveřejněný. A vidíme, na jakých základech je rozhodováno o budoucnosti 600 tisíc podnikatelů v České republice. Zastávám přesvědčení, že předně by si každý měl zamést před vlastním prahem a předně bychom měli našim občanům umět doložit, jak nakládáme s daněmi, které už dnes od nich vybíráme. A sami si položme otázky, jestli stejná kritéria a stejné povinnosti, které plánuje koalice uložit na 600 tisíc živnostníků, jestli stejně hospodaří už s vybranými daněmi statisíce úředníků a politiků v tomto státě. Je tady dvojí metr. Když jsme projednávali zákon o registru smluv, byl do něho vložen limit, že se zveřejňují pouze smlouvy nad 50 000 Kč, protože zveřejňovat smlouvy za nižší částky by příliš obtěžovalo úředníky. Zveřejňování faktur a objednávek to z toho vypadlo zcela a okamžitě. Dokonce z toho byly vyňaty i některé společnosti. Přeci nebudeme obtěžovat společnosti tím, že jim budeme říkat, že budou povinny říkat občanům, jak hospodaří s jejich daněmi. Ale to samé dneska chcete po živnostnících.

Já si to jinak než jako zneužití moci a aroganci moci nedokážu vyložit. Další příklad je aktuálně projednávaný zákon zákon o veřejných zakázkách. Podívejte se na limity, v kterých se bude soutěžit veřejně: 2 miliony u služeb, 6 milionů u staveb. Nižší částky o nich se nedozvíte. Takže po občanovi chceme, aby nám doložil hospodaření s každou svou korunou, ale to, co odvede na daních, už má zůstat zahaleno tajemstvím? Proto si myslím, že dokud stát pravidla, která chce po ostatních, neuplatňuje sám na sebe, nemá právo vůbec ta pravidla vyžadovat. Co se týká samotné elektronické evidence tržeb, jdeme s kanonem na vrabce. 95 % těch skutečně velkých úniků, těch se to vůbec nedotkne. To, že je vůbec diskutabilní, jaký bude efekt samotného odevzdávání dat, je velice problematické.